To znamená, přednostní právo tady mají, aby to lidé věděli, všichni ministři vlády Petra Fialy, to znamená 17 lidí.

A ještě mají přednostní právo všichni předsedové poslaneckých klubů a všichni předsedové stran, to znamená dalších 10 lidí za vládní koalici, to znamená, u vás je to přes 30 lidí. Takže vy už teď máte patnáctkrát víc přednostních práv než my. A teď vy si prosazujete do změny jednacího řádu, a vede to tady právě pan Bartošek, musím to říct, tohleto jednání, tak vy si tam prosazujete, abychom mohli jenom dvakrát vystoupit ti, co mají přednostní právo.

tak prostě už používáte takovéhle metody. Já vám dám příklad, co tenhleten váš návrh jednacího řádu, co je vaším cílem.

A tohleto je prostě úplně neuvěřitelné.

Takže já jsem tohleto měl potřebu ještě na závěr říct.

Ano, vaším prostřednictvím.

Jednou se ta situace může otočit a není dobré omezovat svobodu a demokracii. Tady ta Sněmovna, to už je poslední místo z hlediska mnoha občanů, protože občané už se bojí říct své politické názory v zaměstnání, bojí se mluvit nahlas.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, navrhuji zařazení bodu, který jsem nazval Hrozby zvýšení odvodů osob samostatně výdělečně činných. Pan ministr financí Stanjura skutečně toto potvrzuje a zcela otevřeně říká: Ano, je to ve hře. No, to není úplně nic nového, ale zajímavé je to, že to je naprosto, ale úplně diametrálně odlišná rétorika, než kterou měly strany pětikoalice, konkrétně v tomto případě ODS, před volbami. Tam tvrdili, že naopak živnostníky podpoří. Tam tvrdili to, že se jim zjednoduší podnikatelské prostředí, že se nebudou nijak zvyšovat daně. Nyní je to úplně přesně opačně. Můžeme to teď dávat do rovnítka toho, že mají zase daleko vyšší míru nejistoty a tak dále, ale to není přece nic nového. My jsme na to šli vyváženě, pomohli jsme zaměstnancům a současně jsme zjednodušili podnikání živnostníkům. Jak jsme pomohli zaměstnancům? No tím, že jsme zrušili superhrubou mzdu, že jsme zrušili ten švindl, který tady byl mnoho let, o kterém se dlouze mluvilo, ale nikdo neměl odvahu tak učinit. My jsme tu odvahu našli. Našli jsme ji v době covidové, našli jsme ji v době, kdy jsme cítili, že je nezbytné podpořit zaměstnance, a vyplatilo se to navzdory tomu, že byla celá řada oponentů, kteří tvrdili, že to bude mít katastrofální důsledky. V dané chvíli nejenom že to pomohlo v době covidu, ale pochopitelně to pomáhá i v době energetické krize.

Jenom podotknu, že průměrný zaměstnanec nebo zaměstnanec s průměrnou mzdou ušetřil ročně díky tomu 24 000 korun. Zaplaťpánbůh, že se superhrubá mzda zrušila. Udělali jsme to tak, že platí jednou platbou vše, to znamená daň z příjmu, sociální, zdravotní. Přece zcela zásadní věc! Vše mají živnostníci na jednom místě. Založení živnosti během několika desítek minut, rovněž se to žádalo.

Ale to, co je úplně nejdůležitější: v době krize jsme živnostníky nenechali padnout, podpořili jsme je.

Nedostali vůbec nic, naopak, podmínky se jim zhoršují.